To si myslím, že je chyba a má být pojmenována.

První se týká vadného postupu vlády při zrušení senátních voleb za zemřelého senátora, předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, a druhý se týká toho přechodu řízení z krizového zákona na zákon o ochraně veřejného zdraví.

A za druhé chci k tomu říci, že předseda vlády neměl, prostě neměl pravdu.

Tedy ze 70 %. Nehlasovali jsme pro novelu daňového řádu. O tom byl veliký spor.

Nesouhlasili jsme se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Pro to správně opozice, nebo Občanská demokratická strana, nebyla.

Jestliže ze 101 92 návrhů odmítne, tak je něco hodně špatně.

Říkala: jednáme, budeme jednat. Nevím jak, s kým, ale já jsem si ověřovala, že s Občanskou demokratickou stranou tato jednání tedy vedena nebyla.

Děkuji vám za pozornost. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Petra Bendla. Máme sedm přihlášených poslanců v tuto chvíli. A připraví se pan poslanec Stanislav Juránek.

Ano, pane předsedající, děkuji za slovo.

Vážený pane premiére, pokud mě někde slyšíte, vážená vládo, vážení kolegové, vážené kolegyně, já doufám, že už tady zaznělo mnohé, a doufám, že můj projev nebude zcela z toho ranku, že už to zaznělo všechno, ale ještě to neřekli všichni. Já bych chtěl nějak se podívat krátce na to, proč tady dnes jsme a jak tedy budu aspoň já hlasovat ohledně toho finálního rozhodnutí. Protože asi nikdo nepochybuje o tom, že dnes bude nouzový stav prodloužen. Původně toto jednání Sněmovny je překvapivé, neplánované, protože prostě reagujeme na rozhodnutí soudu.

Já tedy od toho právního státu předpokládám, že je srozumitelný, předvídatelný a přezkoumatelný.

A bohužel takhle to nevypadá.

Možná je to vrchol demokracie, že se vládne podle anket a dopisů, ale přece jenom právní stát potom podle mě trpí.